A jestli se přistoupí k nějaké úhradě do budoucna, je to možné, ale není to teď zkrátka na pořadu dne.

Děkuji. Čas vyhrazený pro ústní interpelace skončil.